Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 33, přihlášeno je 169, pro bylo 71, proti 93. Výsledek: zamítnuto. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Zamítnuto.

Zamítnuto. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Děkuji. Zamítnuto.

Kdo je proti?

Výsledek: zamítnuto.

Výsledek je: zamítnuto.

Zamítnuto.

Zamítnuto.

Zamítnuto.

Kdo je proti?

Zamítnuto.

Přijato.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. No, děkovat vám nebudu. Já jsem přesvědčena, že to děláte ze zcela racionálních důvodů, ne z žádné lásky k opozici, i když chápu, že Patrika máte rádi, my ho máme taky rádi.

Bylo to označeno za obstrukční. Nedohodli jsme se ani na žádném postupu na mimořádně svolaném grémiu.